Kolega Kolovratník tady řekl jednu věc a já si za tím stojím, že ale jsme si řekli, že tohle je maximum, co jsme v stavu řešit napříč Poslaneckou sněmovnou. A to je důvod, proč sociální demokracie nebude podávat pozměňovací návrhy v těch rozsazích, které tady byly. A mohli bychom tady společně diskutovat i o mnoho dopravních staveb, které já osobně v tom seznamu nevidím. Ta příprava, která bude, bude dlouhá a možná ten poslední, čtvrtý rok tady budeme mít nějaký návrh, který prolítne připomínkovacím řízením jednotlivých ministerstev, ale toto je určitá záplata a určitá možnost, která nám může umožnit urychlení výstavby liniových staveb zhruba o nějakých 20 až 30 %. Ten časový horizont bude různý, ale musíme pro to něco udělat. Na závěr jenom jedna drobnost, co se těchto staveb týče. Kromě Ústavního soudu, kde se nám určitě ta stížnost objeví, myslím si, že jsme zvolili řešení, které právě může obstát u Ústavního soudu. A já jsem tomu velice rád, že ten kompromis napříč politickými stranami v Poslanecké sněmovně byl. Na druhou stranu je potřeba si říci Je potřeba říci, že jsme se také domluvili, že tento seznam budeme v Poslanecké sněmovně otevírat zhruba jednou za dva roky, tj. tak, abychom právě umožnili to, jakým ho budeme do budoucna měnit. Jenom na vysvětlenou přidal jsem panu poslanci čas, protože jsem zjednával klid v Poslanecké sněmovně a běžely stopky jeho dvou minut. Nyní má faktickou poznámku paní poslankyně Matušovská, po ní pan poslanec Kolovratník. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A za druhé.

Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Kolovratníka. Tak já využiji čas velmi rychle. Ať je to na stenozáznamu. Děkuji. Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Začnu tím, o čem tady mluvil opakovaně náš zástupce skupiny předkladatelů Martin Kolovratník. Učinili jsme politickou dohodu.

Současně chci říct, že nejsme šťastni z toho, jak dopadl ten seznam. Podle našeho názoru je příliš široký.

Obávám se, že s přijetím toho zákona jsou spojovány příliš velké naděje.

A my bychom samozřejmě byli pro mnohem užší seznam. Podle mého názoru jsou tam zcela zbytečně vrtky.

Tím jsem si naprosto jist. Opravdu jsme velmi skeptičtí. Právě proto budeme chtít jednou za rok zprávu, kde se to použilo. Říkám, opět ctíme tu dohodu, protože jich máme mnoho a je tam pět vyvolených. Myslím, že každý z vás ve svém volebním kraji by našel silnici, která tam není. Chci se zastat pana poslance Ferjenčíka. Pamatuji si, v jakém stavu byla příprava té akce v roce 2013. A všichni poslanci Pardubického kraje moc dobře vědí, kdo má v rukou rozhodování o stavebních povoleních. Nejsou to centrální orgány veřejné správy. Tak abychom si řekli úplnou pravdu. Co nás naplňuje nadějí a proč vlastně tu dohodu budeme ctít, přestože ten seznam staveb je mnohem širší, než si představujete, tam je úplně jiná věc, která podle mě skutečně může výrazně napomoci zkrácení přípravy staveb.

A proto my budeme hlasovat pro ten zákon a proto jsme k té dohodě přistoupili.

To je dostatečná doba. To skutečně může v celém tom běhu, ve všech těch stupních přípravy staveb, výrazně zkrátit dobu od nápadu až po začátek realizace.

Jsme velmi skeptičtí.

A jsem zvědavý na ten výsledek. Kdybych měl ještě reagovat na vystoupení některých svých kolegů. Já osobně považuji vyřešení otázky nádraží v Brně opravdu za důležité.